Já bych rád zopakoval ty nejzásadnější výhrady. Byla k němu uplatněna řada připomínek, včetně těch od předsedkyně Legislativní rady vlády, a ty nebyly zohledněny.

Tak myšlenka, že se to vyřeší tendrem, je prostě špatně.

Pan ministr tady mluvil o tom, že když budou výkupní ceny takové, že se to vlastně nevyplatí, tak že to bude na úkor státu.

Ono to zní lépe říct: úkor státu než říct: na úkor všech daňových poplatníků a na úkor všech, kteří odebírají elektřinu. To znamená, ten zákon tady je prostě proto, že si nikdo není jist, jestli to bude ekonomicky fungovat, respektive všichni jsme si tak trochu jisti, že to ekonomicky fungovat nebude, že to tržně fungovat nebude, a proto tady ten zákon je. Kdyby byla naděje, že to bude fungovat tržně, že to bude fungovat ekonomicky, tak by ten zákon tady vůbec nebyl.

Nikdo mi nevysvětlil, proč je to takto nastaveno.

Apeluji skutečně na každého z vás, abyste ten návrh zamítli.

Takže apeluji na všechny, abychom neudělali to, co bychom v soukromém životě nikdy nepodpořili, abychom to nepodpořili pro všechny občany této země.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

To by znamenalo nárokovat si 19 %, respektive 55 % dostupné půdy na území České republiky.

Děkuji za pozornost.